Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Prosím, máte slovo. Srdečně zdravím, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já chci opět jen velice krátce poděkovat zase za to, že můžeme napravit situaci pro pěstouny. Za to, že to snad zvládneme opět velmi rychle a že ty principy teď v rodině, principy toho, že chceme, aby co nejvíce dětí vyrůstalo skutečně s pečující osobou, jednou, ne s lidmi, kteří, byť se mohou sebevíce snažit, tak ale když pečují na směny, tak to zkrátka nefunguje pro ty děti tak dobře.

Odborníci dlouho upozorňovali na to, že děti převzaté do rodinné péče, děti s traumaty, děti samozřejmě s baťůžkem těch problémů, protože si prošly věcmi, kterými by si děti procházet neměly, zkrátka mají při příchodu do nové rodiny potřebu, aby jim bylo věnováno mnohem více času a pozornosti. Toto adaptační období má pomoci jim tuto pozornost a čas na péči o ně zaručit. Já jsem velmi ráda za to, že to tam máme zahrnuté. Jsem ráda, že jsem mohla být u začátku zavádění tohoto adaptačního období. A nyní jde o to, aby se nám podařilo dlouhodobě přispět k takové celkové podpoře pěstounské péče, aby ti profesionálové, kteří projdou náročným školením, dlouho se na to připravují, opravdu dostávali servis od státu, podporu, jakou potřebují. Vím, že je to náš společný zájem v této Sněmovně.

To napravujeme a za to, jak už jsem řekla, ještě jednou děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní mám zde dvě faktické poznámky.

Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych jménem klubu hnutí ANO a klubu SPD dala veto podle § 90 jednacího řádu. Není to žádná zdržovací taktika, ale chceme napravit některé technické chyby je to po dohodě které byly přijaty v oblasti důchodového pojištění minulou Sněmovnou a činí teď obrovské aplikační problémy.

Děkuji. A nyní, než dám slovo paní poslankyni Šafránkové, načtu omluvu.

S přednostním právem pan předseda Výborný, prosím.

Ano, děkuji, zaznamenala jsem si. Prosím, máte slovo.

Není jediný důvod k tomu, proč účast na náhradní době pojištění upírat nezprostředkovaným pěstounům, kteří převzali opuštěné děti do své péče po tomto datu, jestliže o tyto děti pečují řádně jako ostatní pěstouni a není mezi nimi žádný rozdíl z hlediska právního ani faktického postavení. Vládní návrh je tudíž velmi poškozuje zejména sociálně a ekonomicky, a to dlouhodobě. Nestavme bariéry mezi pěstouny, kteří dělají pro společnost velmi záslužnou a nedocenitelnou práci. Nechť mají všichni pěstouni, i ti nezprostředkovaní, stejná práva a stejné podmínky. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Jedná se samozřejmě o retroaktivitu, která bude zpětně nějakým způsobem vypořádána podle toho, jakým způsobem se právě tady tato novela zákona upravovala během minulého volebního období.

Naopak my jsme to změnili, že se jedná o netestovanou dávku.

A proto se tam to vlastně upravilo, protože se to má co nejvíce přiblížit té rodině a tomu, jakým způsobem pečuje rodina, a ne de facto aby někteří příbuzní pěstouni, babičky a dědečkové, kteří jsou ještě v produktivním věku, mají třeba 46 let, mně píšou babičky, tak aby de facto nepracovali a aktivně se nepodíleli na tom, jakým způsobem to dítě v té jejich rodině vyrůstá a jak ho vychovávají.

Takže děkuji moc.